To vše dohromady způsobuje, že noví zaměstnanci běžně odcházejí do jednoho měsíce. Jsou dokonce i případy, že nedokončí ani směnu. Musím souhlasit s výrokem, že extrémní pracovní podmínky vyhnaly z nemocnic zdravotníky a nyní se personální krize naplno rozjela v sociálních službách. Nízké platy na úrovni pracující chudoby dnes již pracovníci neakceptují. Kdo může, tak odchází do průmyslu, do obchodu, kamkoliv jinam.

Zatímco v oblasti školství a zdravotnictví rostou platy rychleji, sociální služby zažívají opravdový problém. Navíc patří tyto profese k dlouhodobě nejhůře odměňovaným kategoriím v České republice.